A má pravdu Milan Urban, když říká, že se vlastně tímto zákonem chováme jako Evropská unie vůči nám. My jsme tady přesvědčeni o tom, že některé věci mají být jinak, a Evropa nám vnucuje něco, co my nechceme. Budete těm lidem tam říkat, jak se mají chovat a co mají dělat.

Vy chcete tímto zákonem...

Já jsem přesvědčený, že nebude moct, protože nebude moct dojít ke zcizení, protože předkupní právo bude mít tady stát.

Tak jim teď řekneme: Ne, ne, ne, přátelé, vy se nejdřív musíte zeptat státu. Anebo orgánu ochrany přírody a krajiny.

To prosazujete v tomto návrhu. A můj pozměňovací návrh je v rozporu s tím, co tady šíří Hnutí DUHA a další nesmyslní, nechci se vyjadřovat sprostě, kterým je úplně ukradený, že tam ti lidi žijí generace, že tam mají nějaké své majetky. V moderní společnosti a v moderních demokraciích existují normálně privátní majetky, privátní nemovitosti uvnitř jednotlivých národních parků. A když tam stát chce národní park, tak jim kompenzuje tu újmu, kterou mají, a normálně to funguje. A může to fungovat. Není vůbec potřeba těm lidem sahat na majetky. Proč to chcete dělat?

K tomu směřuje můj pozměňovací návrh, který říká: Nechte ty lidi být, co se týká majetku. A jestli si vezme někdo hypotéku nebo si postaví byt... To jsem si taky teď nedávno přečetl, jak skupina vědců chce dokázat na skutečnosti, že se lidé z té oblasti stěhují, protože tam prostě nejsou pořádně schopní sehnat práci, ale přitom přibývá bytů, což je logické, protože prostě tam ten turistický ruch jde nahoru. A jestli se ti lidi můžou něčím živit, tak je vlastně ubytování těch turistů. Takže investují do téhle oblasti. A ten počet bytů stoupá. To má svoji logiku. To nehovoří nic o superdeveloperech. To mluví o tom, že v tom území zakazujeme dělat téměř všechno.

Já jsem strašně překvapený... Nebo možná nejsem. Ale trápí mě, že chcete jít proti svým, dokonce řeknu stranickým kolegům, kteří tam žijí. Možná hnutí ANO asi nemá žádné zastupitele v jednotlivých krajích.

Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, co těm lidem tam chcete udělat. A podotýkám, že to vůbec není o tom, že by člověk nechtěl chránit krajinu. Jenom chce vyndat nesmysly z toho návrhu zákona, které tam podle mě nepatří a jsou vůči lidem, kteří tam žijí a kteří nechtějí a nemají zájem na tom, aby tam ta krajina a příroda byla jakýmkoli způsobem devastovaná, ti tam žijí, přece nemají zájem na tom žít vedle fabrik, co je nám tady podsouváno. Mají zájem jako jejich předci tam žít dál, respektovat zákony, ale ne být vyháněni. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.

A druhá věc.

To musím naprosto odmítnout. Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak jestli někdo něco démonizoval, tak to byli zastánci tohoto návrhu zákona a byl to senátní návrh o Národním parku Šumava.